Akt vyhlášení předsednictva České národní rady nemohl ovlivnit, nebo chceteli změnit, právní sílu Listiny a její předchozí označení jako ústavního zákona, ale ani její postavení zakotvené již v Ústavě České republiky. To by příslušelo tehdy jen České národní radě a jen formou ústavního zákona. Tato věta proto toliko deklaruje zařazení listiny mezi předpisy, patří do Ústavou nově zavedeného pojmu ústavní pořádek, jak byl založen Ústavou, a zdůrazňuje její význam.

Jednak prosím ctěnou Sněmovnu, aby se opět ztišila. Jednak vás prosím, abyste si mikrofon dal blíže k ústům, aby váš mohutný hlas zněl jasněji, což odpovídá ústavní listině práv a svobod, kterou čtete. Pokud tedy máte za to, že Poslanecká sněmovna mě neslyšela, pokládám za nezbytné vzhledem k závažnosti textu vzít to znovu od začátku. Název tohoto ústavního zákona, tedy Listina základních práv a svobod, vyjadřuje, že práva a svobody v tomto předpisu obsažené ústavodárce považuje za základní práva a svobody.

Tímto vyhlášením se nic nezměnilo na skutečnosti, že Listina je součástí ústavního řádu platného v České republice nepřetržitě od přijetí ústavního zákona číslo 23/1991 Sb.

Nového vyhlášení československých ústavních zákonů, jež se staly součástí ústavního pořádku České republiky, nebylo třeba ani potom ani v jiných případech. Preambule Listiny základních práv a svobod podle vůle ústavodárce nemá být jen proklamací, ale formuluje nejvýznamnější principy a zdroje základních práv a svobod jako práv přirozených a neporušitelných. Podle zpravodajské zprávy vyjádření přirozenosti těchto práv a svrchovanosti zákona v preambuli má vytvořit spolehlivý základ právního státu, v němž jedině člověk může rozvinout svou osobnost.

Na základě tohoto znění připravily Česká národní rada a Slovenská národní rada své návrhy. Návrh České národní rady byl předložen jako tisk 331. Pane ministře, to je důležitá informace prosím. Návrh Slovenské národní rady jako tisk 330. V žádném z těchto parlamentních tisků se nepředpokládala existence uvozovacího zákona.

Pane kolego Dolejši, prosím, mohl byste řvát poněkud méně? Já bych rád Poslaneckou sněmovnu seznámil s poměrně důležitými ústavněprávními konsekvencemi. Já poprosím o klid ve sněmovně. Prosím pana poslance Kalouska, aby pokračoval, až tu bude klid. Děkuji. Ale přesto děkuji za tu snahu.

Děkuji vám.